Já se táži, zda chce k tomuto návrhu usnesení někdo vystoupit Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesený návrh usnesení.

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní prosím... Nemáte přednostní právo, takže já vás nemohu pustit. Až potom v rozpravě. Nyní prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel těchto bodů místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení těchto bodů pan Jaroslav Klaška.

Prosím. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Aby bylo jasno, já jsem nebyl zpravodajem, který byl schválen organizačním výborem. Tím byl vždy pan kolega Klaška. Omlouvám se. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. To nevadí, já si myslím, že je namístě, že tu poznámku pan předseda rozpočtového výboru učinil. Já jsem chtěl jenom připomenout, že jsem byl přerušen ukončením schůze před 14 dny, to znamená, že mám za sebou již zhruba 25 minut vystoupení k tomuto bodu. Rád bych předtím, než dokončím svůj projev, jenom velmi stručně skutečně, nebojte se připomenul, čeho jsem se tady před těmi 14 dny již dotkl.

Já poprosím kolegy a kolegyně ve sněmovně, aby se ztišili, aby pan poslanec Kalousek mohl v klidu přednést svou řeč. Že ne všechna místa na území České republiky jsou pokryta vysokorychlostním internetem... Že na řadě míst tento vysokorychlostní internet vypadává a co to způsobí za obrovské administrativní problémy prodejcům a živnostníkům. Hovořil jsem o mimořádném a velmi problematickém společenském přínosu, který přinese nová kultura udávání díky tomuto systému, kterému studie říká digitální forma udávání.

Ty náklady, které nám uvádí důvodová zpráva pana ministra financí, potažmo vlády, jsou výrazně nižší než odhadované náklady interní studie BDO, kterou si nechalo Ministerstvo financí zpracovat... Nebudeme pokračovat do té doby, než bude klid... Děkuji.

Během těch čtrnácti dnů tak pan ministr financí zatím neučinil.

Ale dobře, já to oskenuji a každému to poskytnu. Koneckonců, můžeme si v tom v následujících měsících a letech při diskusi o tomto materiálu číst a jednotlivé stránky vysvětlovat...